To rozhodla vláda včera, to jste nemohli tam na tom hospodářském výboru vědět.

A jedna faktická střídá další faktickou. Nyní pan poslanec Ivan Adamec. Vaše dvě minuty. Děkuju. Já neslibuji, že to bude naposledy, podle rozpravy.

Děkuji za pozornost. Toto zatím byla poslední přihláška do všeobecné rozpravy. Čili poslední kontrola, zda má ještě někdo zájem vystoupit ve všeobecné rozpravě? Není tomu tak. A optám se, zda je zájem o závěrečná slova? Pan zpravodaj také není.

Prosím, pane zpravodaji, je potřeba načíst alespoň číslo usnesení.